Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Mohu tedy konstatovat, že jsme ověřovateli 8. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Michala Zunu.

Toliko tedy omluvy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 20. ledna svým rozhodnutím paní předsedkyně, rozhodnutím číslo 12, na základě návrhu vlády prodloužila stav legislativní nouze do 18. února tohoto roku. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.